Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 7. schůze dne 15. února 2018. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. V tuto chvilku mám nahlášeno, že pan kolega poslanec Pražák hlasuje s náhradní kartou číslo 4. Jako první budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze. Já vás proto poprosím, abyste se už usadili na svých místech a ztišili se, tak abychom mohli provést toto hlasování. Děkuji vám.

Má někdo jiný návrh? Nemá.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Tento návrh byl přijat.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády. Z poslanců paní poslankyně Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jaroslav Bžoch z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Alexander Černý ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Lenka Dražilová do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Foldyna z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jan Hamáček do 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Chvojka bez udání důvodu, pan poslanec Marian Jurečka z pracovních důvodů, pan poslanec David Kasal ze zdravotních důvodů, pan poslanec František Kopřiva z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Roman Onderka z pracovních důvodů, pan poslanec Zdeněk Podal ze zdravotních důvodů, pan poslanec Antonín Staněk do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Veselý z rodinných důvodů, pan poslanec Tomáš Vymazal ze zdravotních důvodů.

Pan poslanec Podal upřesňuje svoji omluvu, že se vztahuje až na další pracovní dny. Dnes bude přítomen.

Já vás tedy poprosím, abyste povstali.

Navrhujeme následující postup:

Ve 14.30 téhož dne projednat bod č. 2 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 45, vládní návrh zákona vodní zákon, druhé čtení. Následně jako druhý bod č. 9 návrhu pořadu sněmovní tisk 34, což je poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů, první čtení, a bod č. 8 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 33, poslanecký návrh novelizace téhož zákona, to jest střetu zájmů, také v prvém čtení.